Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Babkovi k faktické poznámce, přečtu omluvy.

Jenom pro pana ministra mám dotaz. Hlásíte se s faktickou, pane ministře, Baxo? Takže necháme doběhnout nejdříve faktické. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za slovo. Já děkuju panu ministrovi za vstřícnost a rovnou teda využiji tu jeho ochotu odpovědět na konkrétní dotazy položením toho konkrétního dotazu, který jsem tady už položil dvakrát.

Shodila vám to Legislativní rada vlády, shodilo vám to Ministerstvo spravedlnosti, zjistili jste, že nemůžete odvolat všech 15 radních a navolit si ty, které jste chtěli navolit, a tak sem přišel tento návrh zákona, ve kterém z 15 členů Rady České televize zvyšujete tento počet na 18.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji moc. Já jsem tady v životě nemluvil o žádných ústavních zvyklostech, jenom jsem mluvil o těch hodnotách, na kterých ta demokracie stojí, a to jsou i ta nepsaná pravidla, jako je například to, že volíme tajnou volbou personálie, a vy, protože se chcete pohlídat, a já to chápu, jste prostě pětikoalice, každý hlasuje jinak, tak tady toto nepsané pravidlo prostě porušíte a hlídáte se navzájem, kdo jak hlasuje. To je fakt.

Takže toto je velmi lichý argument. A nikdy se to nepoužívalo k normálnímu projednávání zákona, pane Bělobrádku, vaším prostřednictvím. Krom toho se nacházíme v prvním čtení v prvním čtení kde bychom ten zákon měli prodiskutovat.

A k panu ministrovi: Já jsem ve své řeči měl posledních pět bodů velmi praktických. Byly tam otázky na současnou novelu zákona.

Mám je tam nachystány, jsou to tři A čtyřky a klidně vám to můžu ještě zopakovat.

Nemuseli jsme to řešit teď. Byl jsem zpravodajem tisku 30.

Tisk 31, pravda, ve školském výboru, ten jsme schvalovali rok poté, co měl být schválen, který jsme protáhli nedávno s panem ministrem Baxou Sněmovnou.

Děkuju za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Tady pan kádrovák Lacina, prostřednictvím vás, paní předsedající, nám vyčítá, že tady máme ležáky, že jsme neschválili nějaké zprávy a tisky.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně. Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že hnutí ANO dnes přišlo do této Poslanecké sněmovny konstruktivně jednat o tomto návrhu zákona.

My už jsme tady třikrát požádali a třikrát požádali o to, aby byl zpravodajem někdo z opozice.